Takže objem čistých biopaliv, byť bude zatížen mírnou spotřební daní, se nesníží, tam Babišův byznys zůstane konstantní. Ale prudce mu vzroste na tom povinném přimíchávání, protože ještě dnes všichni ti, kteří prodali čisté biopalivo, tak o to méně museli přimíchávat.

Podle mého názoru je to organizovaný zločin v přímém přenosu a organizovaný zločin v přímém přenosu mohu navrhnout pouze zamítnout. Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho návrh na zamítnutí a nyní tu máme: nejprve s přednostním právem pan ministr Jurečka, po něm pan předseda Faltýnek, pak řádně přihlášený pan poslanec Pavera a pan poslanec Kučera. Omlouvám se. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. Já mám procedurální návrh, abychom hlasováním vyřadili všechny ostatní body z pořadu této schůze. A chci jenom pro podporu toho schválení připomenout, že pokud to neschválíme, tak o takovém návrhu už nemůžeme hlasovat podruhé. To je procedurální návrh. Procedurální návrh na vyřazení všech zbývajících bodů schůze z programu schůze. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Počet přítomných se pomalu ustálil, takže zahajuji hlasování o vyřazení všech zbývajících bodů schůze z programu schůze. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s procedurálním návrhem pana předsedy Stanjury a nyní s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové... Omlouvám se, pane ministře. Nevím, co tolik sněmovnu rozrušilo. Děkuji. Prosím, pane ministře. Já bych se znovu jenom krátce vrátil k tomu podstatnému, protože většina argumentů ať už pro, nebo proti tady zazněla už podvakrát na schůzích, kdy jsme tento bod projednávali.

Poprvé v roce 2003 vstoupila evropská směrnice, která doporučovala využít biopaliva jako náhradu za fosilní paliva.

Když se tady hovořilo o tom, že je to takový nesmysl a kolik to bude stát daňové poplatníky, uvedu jeden konkrétní příklad.

Ale nejenom dovézt, ale ani je zaplatit. A klademe si otázku, komu platíme za dovoz ropy do České republiky?